Já budu asi stručnější než moji kolegové.

Děkuji za pozornost.

Prosím, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, děkuji za slovo. Vítáme, že tento požadavek byl vyslyšen a že Sněmovna má možnost se k tomuto naléhavému tématu vyjádřit. Je to o to urgentnější, že tento týden zasedá Evropská rada, která se tímto tématem bude samozřejmě taktéž zabývat. Evropská unie má totiž velmi omezené, téměř žádné pravomoci v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky. V těchto oblastech si členské státy ponechaly své pravomoci a unijní orgány mohou konat pouze v rámci mandátu, který jim vymezí členské státy Evropské unie. Ve stanovení mandátu Evropské komise má zásadní slovo Evropská rada. A je to tedy summit lídrů zemí Evropské unie, na kterém nás zastupuje předseda vlády České republiky. Tedy nikdo jiný než vláda, a zejména předseda vlády, nemá větší možnost ovlivnit společný postoj v zahraniční a bezpečnostní politice v České republice na evropské úrovni. My jsme proto navrhli, aby pan premiér na jednání Evropské rady prosazoval konkrétní kroky, které popisujeme v návrhu usnesení. Jedná se o tuto část: Poslanecká sněmovna vyzývá předsedu vlády Andreje Babiše, aby na nadcházejícím zasedání Evropské rady požadoval, aby Evropská rada uložila Evropské komisi vypracovat návrh ekonomickopolitických opatření, jejichž cílem bude donutit Turecko k zastavení vojenských operací. KDUČSL ctí dohody, proto nebude do usnesení navrhovat další části, které při jednání pracovní skupiny nezískaly podporu většiny zástupců ostatních klubů.

Ta podpora pana premiéra pro tento turecký plán, tak jak jsem pochopil, byla nešťastná a možná naivní, nicméně předseda vlády nebo jeho poradci měli vědět, že vytvoření takzvané bezpečnostní zóny Tureckem rovná se ozbrojený konflikt s Kurdy, se všemi negativními dopady, a to nejen na kurdské etnikum, ale také na Evropu a potažmo i na Českou republiku.

Doufám, že to nikoho nepohorší.

Možná to s někým konzultovat. Dramaticky to nespěchá. Na této své prosbě našemu zahraničněbezpečnostnímu odborníkovi bych zmínil jedinou věc, a sice dramaticky to nespěchá.

Děkuji. Děkuji vám, pane poslanče. Dále je do rozpravy přihlášen pan poslanec Rakušan. Připraví se pan poslanec Volný. Bylo tady mnohé řečeno, i mnohé z toho, co jsem měl sám připraveno, takže se nebudu opakovat. My jsme dokázali, že jako Poslanecká sněmovna jsme schopni v důležitých otázkách mezinárodní politiky shodu nalézt, že jsme schopni nalézt konsenzus i v prostředí velmi odlišných stran a hnutí, které v Poslanecké sněmovně v České republice zasedají.